Systém veřejného zdravotního pojištění dosáhl kladného salda hospodaření v hotovostní metodice 5,9 mld. korun a jako součást vládního sektoru tak v roce 2016 nepředstavoval riziko pro dosažení fiskálního cíle tohoto sektoru.

Závazky po lhůtě splatnosti vůči poskytovatelům zdravotních služeb nevykázala ani jedna ze zdravotních pojišťoven. Vážený pane předsedající, dámy poslankyně, páni poslanci, vláda České republiky na svém jednání dne 11. září 2017 projednala společná stanoviska Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva financí k návrhům výročních zpráv a účetním závěrkám zdravotních pojišťoven za rok 2016. Usnesením číslo 642 vláda doporučila předložit návrhy výročních zpráv a účetní závěrky jednotlivých zdravotních pojišťoven za rok 2016 Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k projednání s návrhem na jejich schválení. Dámy a pánové, děkuji. Děkuji panu ministrovi.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, vážený pane předsedající. Pane ministře, dámy a pánové, výbor pro zdravotnictví projednal na své 2. schůzi dne 6. prosince 2017 příslušné návrhy výročních zpráv.

Ten výsledek byl dosažen zejména díky velmi významnému růstu ekonomiky.

Systém tak zůstává nadále zranitelný vůči negativním ekonomickým vlivům. Samozřejmě čelí problému stárnutí populace, nárůstu nákladů na nové technologie a bude nezbytné přijmout systémová opatření s cílem zvýšit efektivitu a stabilizaci financování systému veřejného zdravotního pojištění. Děkuji za pozornost.

Děkuji za pozornost. Děkuji panu zpravodaji.

Přistoupíme k rozpravě podrobné. Nehlásí. Končím podrobnou rozpravu. Pan ministr nemá, pan zpravodaj také ne, takže můžeme přistoupit k hlasování o návrhu usnesení. Kdo je pro? Kdo je proti?

Výsledek přijato. Usnesení tedy bylo přijato. Končím tento bod.